Ano, souhlasíte, pane poslanče.

Návrh byl přijat.

Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad. Nyní budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 101. schůze Poslanecké sněmovny, jak byl písemně předložen.

Návrh byl přijat. A nyní přistoupíme k prvnímu bodu pořadu, kterým je

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

V rámci celé EU dochází postupně k modernizaci pravidel jednotného digitálního trhu a odstraňování překážek pro prodej zboží na dálku a pro přeshraniční poskytování služeb. Vedle posílení práv spotřebitelů na jedné straně dochází rovněž k zavádění nových pravidel, která podnikům zajistí transparentnější, spravedlivější a předvídatelnější online prostředí. Já bych vás požádal o klid. Tak prosím. Děkuji, pane místopředsedo.

Zavedení speciálních pravidel týkajících se dodání zboží, které je prodáváno skrze elektronické platformy.

Děkuji vám. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu.